Trochu na vysvětlenou. Zatímco dřív ten místní poplatek v zásadě platily hotely, penziony a podobně, tak s rozvojem takzvané sdílené ekonomiky, dneska už to je, řekl bych, spíš digitální ekonomika, se celá řada lidí přesunula do soukromých bytů a podobně.

Nicméně tady přicházíme s tím, a přiznám, že se to týká zejména Prahy, aby tady byla možnost lehčího výběru toho místního poplatku, ať už se v hlasování rozhodne pro jakoukoliv výši nebo konstrukci.

A zatímco původní návrh byl, že by se takto mohla rozhodnout ta obec sama, tak v této chvíli je to tak, že se upravuje možnost pro obce požádat Ministerstvo financí.

V důsledku to potom pomůže všem, to znamená, jak těm městům z hlediska výběru místního poplatku, tak pronajímatelům.

Takže když už jdeme tou digitální ekonomikou vstříc, tak bychom měli jít vstříc i způsobu výběru takového místního poplatku. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Jaroslav Kytýr. Máte slovo.

Není potřeba v této části v podstatě vlastně podléhat panice, že dojde k nějakému narušení trhu a z těch důvodů jednotliví poskytovatelé lázeňských a ubytovacích služeb nebudou schopni konkurenčního postavení na trhu a dojde k odlivu jejich klientů. Z těchto důvodů poprosím o podporu usnesení rozpočtového návrhu o navýšení tohoto poplatku z pobytu na 100 korun. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dalším do rozpravy je pan poslanec Jan Čižinský, kterému dávám slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já navážu na svého předřečníka. Navrhl jsem tu maximální hranici 150 korun a je to z několika důvodů.

To znamená, i ta stokoruna jde pod úroveň v devadesátých letech, kdy ty poplatky byly zavedeny.

A posledním důvodem je samozřejmě i to, co říkal předřečník. Ta zastupitelstva jsou svéprávní lidé, kteří nechtějí poškodit své město, nechtějí poškodit své podnikatele podnikající v cestovním ruchu. Pokud to dáme na těch 150 korun, budou mít možnost v příštích letech nebo desetiletích navýšit a nesežere to za několik let inflace. Prosím o zvážení tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji za slovo.

Zároveň bych chtěla dát zde v obecné rozpravě změnu procedury.